Bod byl přerušen před hlasováním o návrhu na prodloužení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dnů.

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty pro projednávání ve výborech o 20 dnů.

Návrh byl přijat. Tímto můžeme ukončit prvé čtení tohoto návrhu zákona.